114.

Oba materiály vám byly zároveň rozdány na lavice. Připomínám, že projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu se řídí podle § 101 až 106 našeho jednacího řádu, návrh zákona se nepřikazuje garančnímu výboru k projednání. Dříve než otevřu rozpravu, poprosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby uvedla soubor pozměňovacích návrhů, doprovodná usnesení a přednesla návrh postupu při hlasování. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Vzhledem k tomu, že ta stanoviska by nebyla za rozpočtový výbor, ale pouze moje osobní jako zpravodaje, si myslím, že je férové, aby Poslanecká sněmovna rozhodla, že v tomto případě udělá výjimku, tak jako to bylo i při minulém hlasování o státním rozpočtu, a odhlasuje to, že jako zpravodajka nebudu říkat stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Co se týká postupu při hlasování ke státnímu rozpočtu 2019, tak ten návrh postupu by byl následující, pokud samozřejmě nebudou k tomu připomínky.

Tento se týká vzniku nové kapitoly 362 Národní sportovní agentura.

Dále bychom hlasovali pozměňovací návrhy číselné položky, což je příloha 2A, obsažené v usnesení rozpočtového výboru, a to tak, že A1, A2, A3, A4 po jednotlivých bodech s tím, že budeli schválen bod A4 rozpočtového výboru, potom bude nehlasovatelný bod B53, protože je identický s pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru.

Až se vypořádáme s těmito všemi pozměňovacími návrhy, měli bychom hlasovat o usnesení jako celku, a budeli schválen zákon o státním rozpočtu jako celek, potom bychom postupovali tak, že bychom hlasovali o doprovodných usneseních, a to je podle tisku 287/5, a to tak, že opět jednotlivě po bodech tak, jak jsou seřazeny.

To je můj návrh hlasovací procedury. Ano, já vám děkuji, paní zpravodajko, a já tedy k tomuto bodu otevírám rozpravu ve třetím čtení, i k navrženému postupu, a v tuto chvíli jako první s přednostním právem je přihlášen pan předseda Kalousek.

Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, jenom stručné stanovisko klubu TOP 09 k hlasování návrhu zákona o státním rozpočtu. Předložili jsme řadu pozměňujících návrhů a řadu pozměňujících návrhů našich kolegů z jiných poslaneckých klubů budeme podporovat.

Byl by to dobrý rozpočet, kdyby za rok přišel konec světa. Ale předpokládám, že konec světa se nechystá, vláda přesto tak ten rozpočet koncipuje. Je zajímavé, viděl jsem nedávno v nějakém průzkumu, že vlivem masivní propagandy si polovina obyvatel myslí, že zatímco my jsme v krizi dusili investice a škrtili jsme tak ekonomiku, Babišova vláda a Sobotkova vláda investice nastartovala. On opak je pravdou.